V řadě zemí to tak není, ti schopní si zcela legitimně volí mezi těmito dvěma možnostmi a velmi často chodí právě do státní správy, ale která by jim měla zaručit nějaký profesionální růst a nějakou i sociální jistotu. Poslední dvě poznámky. A tím nechci relativizovat, probůh, zákony jako celek. Ale bez nějaké elementární politické kultury se stejně nic zásadního v té státní správě nestane. V tom velice souhlasím s tím, co tady zaznělo od několika z vás. To je první krok, ale myslím si, že v rámci dohodnutých konsensů bychom měli tento první krok učinit. Děkuji panu ministrovi. Ten okamžik si prosím užijme. Takže končím rozpravu ke služebnímu zákonu a pokud se nikdo nepřihlásil, ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně zpravodaje pana poslance Chvojky, či paní poslankyně Kovářové, jestli mají zájem. Pokud ne, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje Chvojku, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vždycky vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ptám se, jestli má někdo nějaké výhrady či návrhy k této proceduře.

Tam si myslím, že není žádný problém, proč bychom tak nemohli učinit. Takže tyto části budeme hlasovat po bodech. Ptám se znovu, jestli má k této proceduře někdo nějaké výhrady. Pokud nemá, dám o té proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj Chvojka, hlasovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Budeme tedy hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby je přednášel. Poprosím pana ministra i pana zpravodaje, aby k nim vždy zaujali stanovisko, a poté dám o nich hlasovat. Prosím, pane zpravodaji.

Takže nyní bychom měli hlasovat o těch legislativně technických připomínkách a drobných úpravách. Prosím o stanovisko pana ministra. Prosím, aby si pan ministr zapnul mikrofon. Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Tento pozměňovací návrh jsme přijali. Děkuji.

Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1 pana poslance Chvojky. Prosím o stanovisko pana ministra. Pan poslanec Chvojka? Zahajuji tedy hlasování. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 6, přihlášeno 171 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 11. Návrh byl přijat. Děkuji.

Tak je to úplně takový maličký návrh pana poslance Chvojky. Prosím o stanovisko pana ministra. Pan poslanec Chvojka? Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Je to hlasování číslo 7, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 168, proti žádný. I tento pozměňovací návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Týká se těch politických náměstků, pokud to říkám správně. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Fialy. Prosím o stanovisko pana ministra. Prosím o stanovisko pana zpravodaje. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Fialy. Kdo je proti?